V některých pro české občany neatraktivních regionech je zdravotní péče zajištěna pouze díky nim.

To je vše. Děkuji za vyslechnutí. Také děkuji.

Zahajuji podrobnou rozpravu.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Odkazuji v tomto směru na odůvodnění, které jsem přednesl v obecné rozpravě. Paní poslankyně Věra Adámková, připraví se pan poslanec Válek. Děkuji, pane předsedající.

Paní poslankyně Olga Richterová vystoupí v podrobné rozpravě a připraví se pan poslanec David Kasal. Děkuji za slovo.

Děkuji za zvážení. Pan poslanec David Kasal, připraví se pan poslanec Vít Kaňkovský. Děkuji za slovo.

Odkazuji na písemné zdůvodnění, protože je to poměrně složitá odborná problematika. Jenom krátce: jedná se o úpravu ustanovení, která se týkají úhrady léčivých přípravků a problematiky dohody o nejvyšší ceně. Já jsem to poměrně podrobně představoval na výboru a budeme tam o tom zcela jistě ještě diskutovat.

Mrzí mě to, protože to byly poměrně důležité dotazy našich expertů k některým ustanovením, a chtěl bych požádat pana ministra, jestli by mohlo dojít k nápravě. Tak já děkuji a končím podrobnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Není zájem.